Pan ministr kultury Antonín Staněk je omluven a z pověření vlády za něj předložený návrh odůvodní paní ministryně Maláčová, která už je, stejně jako zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Gazdík, přítomna u stolku zpravodajů. Dámy a pánové, prosím, abychom vytvořili podmínky pro projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Abych mohl dát slovo paní ministryni, tak k tomu potřebujeme příslušnou atmosféru. Děkuji vám za pochopení. Paní ministryně, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení pana ministra kultury Antonína Staňka, který je na zahraniční pracovní cestě, k projednávání tohoto návrhu ve druhém čtení stručně připomněla důvody jeho předložení.

Já požádám zvláště kolegy teď v pravé části sálu o to, aby zde vytvořili podmínky pro vaše vystoupení. Prosím, pokračujte. Děkuji. Děkuji.

Návrh již byl projednán garančním výborem, a já proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do třetího čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já jenom ještě přečtu omluvy, které mezitím přišly. A nyní má slovo zpravodaj garančního výboru pan poslanec Gazdík. Prosím. Hezký dobrý podvečer. Milé kolegyně, milí kolegové, paní ministryně v podstatě řekla všechno hlavní.

Úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a já vás taktéž žádám, abychom ji propustili do třetího čtení. Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu.